Víte, ten vládní návrh kromě těch chyb, které tady zmiňoval kolega Ondráček, vůbec nerespektuje nastavená legislativní pravidla, a to ve vztahu k nedostatečně zpracované důvodové zprávě. Respektive tato není pravdivá a je zavádějící co do dopadů na státní rozpočet. Návrh novely zákona zavádí povinnost proplácet přesčasy příslušníkům bezpečnostních sborů v rozsahu do 150 hodin ročně, neposkytneli bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas nebo v jinak dohodnuté době.